Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

O výboru hospodářském rozhodneme v hlasování číslo 279, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přikázání hospodářskému výboru. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 279. Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Lhůta k projednání zůstává podle zákona. Končím bod číslo 97.